Děkuji, pane předsedající.

Děkuji, paní ministryně.

Děkuji, pane předsedající. Několik týdnů poté, co jsem nastoupila do funkce ministryně práce a sociálních věcí, jsem celý systém zásadně změnila a výsledkem bylo, že se do projektu obědů do škol na Ministerstvu práce a sociálních věcí zapojily všechny kraje všechny kraje, to byl ten zásadní rozdíl, že projekt obědů do škol je funkční, velmi oblíbený a pomáhá tam, kde má, to znamená dětem, které teplé jídlo nedostávaly, a myslím si, že to funguje velmi dobře a bude takto fungovat i do budoucna.

Proto jsme šli cestou přídavků na dítě.